Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel.

Požádám vás, poslankyně a poslanci, abyste zaujali místa v jednacím sále.

Řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Protože vládní návrh zákona kromě dalších podstatných věcí, jako je centralizace pověřených celních orgánů a jako je rozšíření působnosti Celní správy v trestním řízení, tak ještě také řeší odstranění limitu místní příslušnosti správce daně. A mě tedy zajímá, a jestli jsem to dobře pochopil, tak jednak rozumím argumentu, že je to zaměřeno především na řetězce podvodných společností, které mají často sídlo v jiném kraji a spadají tak pod jiný úřad. Nicméně mám obavu ze situace, kdy například řekněme úřad z moravského města začne vyšetřovat firmu, která sídlí v Praze, jenom proto, že momentálně nemá jinou pracovní aktivitu. Můj dotaz je stručný. Jestli máme někde nadefinovanou jednoznačnou provázanost společností, za kterých může jeden úřad překročit svoji teritorialitu a začít vyšetřovat společnosti v kompetenci jiného úřadu. Děkuji za odpověď.

Pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, v tom případě rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě přikročím k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor jako garanční výbor navrhl následující: Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích, podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 717 v následujícím pořadí. Za prvé pod písmenem A pozměňovací návrhy A1 až A3 obsažené v usnesení rozpočtového výboru jedním hlasováním.

Děkuji vám a táži se, zda má někdo námitku nebo chce změnit proceduru hlasování. Není tomu tak. Než ji odsouhlasíme, tak vás všechny odhlásím a požádám vás o opětovnou registraci.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme tedy započít s hlasováním. Prosím, pane zpravodaji. První hlasování by bylo hlasování pod písmenem A, tzn., pozměňovací návrhy A1 až A3 společně. Prosím pana ministra o stanovisko. Stanovisko výboru?